Přitom zájem o technické pracovníky je značný. Oproti tomu mnozí absolventi humanitních oborů nenacházejí ve svém oboru uplatnění a vykonávají práci středoškoláků, a někdy jsou dokonce na pracovním místě, pro něž postačuje kvalifikace učňů. Platí prostě, že škol je příliš, vzdělání neodpovídá požadavkům ekonomiky a úroveň vzdělání se na jednotlivých školách výrazně liší.

Budeme rádi, kdybychom se v další diskusi shodli na tomto našem návrhu navýšení a zapracovali ho přímo do vládní novely. Ono se to navýšení snadno kritizuje, když kritik sám vystudoval zadarmo. V opačném případě by studium museli ukončit. Podle loňského průzkumu Eurostudent

I když se jedna třetina studentů těší finanční podpoře ze strany rodičů, příjem z brigády či zaměstnání je tak pro ně dnes téměř nutností. Ekonomickým činnostem se však věnují v míře, která je škodlivá jejich studiu, tzn. nejen o prázdninách a ve dnech pracovního klidu, ale i v pracovních dnech a na úkor docházky do výuky. Závěrem bych chtěla uvést, že návrh zlepšuje situaci, přičemž netvrdím, že nejsou možné určité úpravy a změny, o nichž je možno dál diskutovat v rámci druhého čtení. Proto podporujeme jeho další projednávání. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Semelové. Slovo má pan poslanec Zlatuška a připraví se pan poslanec Grebeníček, který je zatím posledním přihlášeným do obecné rozpravy. Vážený pane předsedo, pane ministře, dámy a pánové, domnívám se, že hesla, která jsme slyšeli v pozitivním smyslu o této novele zákona o vysokých školách, nejsou oprávněná, že zákon nepřináší slibované změny. Zcela jistě není reformou jako takovou.

Nečasova vláda měla v programovém prohlášení i zavedení finanční pomoci studentů vysokému školství.

Nejvýraznější byly práce právě na zavádění školného a systému půjček na školné, kde se ukázalo, že toto je z hlediska ekonomických parametrů rozrůznění příjmů a struktury financí v jednotlivých skupinách jak obyvatelstva, tak absolventů, neschůdná představa, a že pokud by se takováto představa zavedla, tak že by vedla pouze k velkým režijním nákladům, které by byly na stranách finančních institucí, bank nebo těch, kteří by poskytovali půjčky na studium, ale fakticky by nepomohla ani studentům ani vysokoškolské vzdělanosti v České republice.

Dnes slyšíme, že se panu ministrovi Chládkovi podařilo dovršit snahy, které byly za předchozích ministrů neúspěšné. Ale tady je dobré opět poukázat na skutečnost, že se nevychází z představy, jak vysokoškolský systém celkově zlepšit a jak provést systémovou změnu, zejména ne změnu, která by mohla být nazývána reformou, ale že se vzaly zbytky po předchozích přípravách a jakýmsi způsobem se uplácaly dohromady tak, aby příliš nedráždily některé hráče z prostředí vysokých škol, zejména tedy Českou konferenci rektorů a Radu vysokých škol. V tomto smyslu plně souhlasím s tím, co zde uváděla paní poslankyně Putnová, že pokud by návrh měl být v této podobě přijímán, tak to znamená především promarnění šance.